Já bych nejprve se přihlásil k tomu, na rozdíl od něj, že jsem dlouhodobým kritikem tohoto návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny. To za prvé.

A já se připojuji ke kolegovi Votavovi s ohrazením, s vymezením se k tomu, co on řekl o těch, kteří předložili senátní návrh, kteří se snaží nějakým způsobem předkládat pozměňovací návrhy. Že chtějí vybudovat na Šumavě golfová hřiště a že ji chtějí celou zabetonovat.

Jsou to jejich představitelé samospráv, starostové. A nejsou ti hnusní developeři, které si pan kolega Kučera zřejmě představuje.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Další faktická poznámka, pan poslanec Jan Klán. Děkuji za slovo. Tak ještě jednou, vaším prostřednictvím pro pana poslance Kučeru. Proč byly pozměňovací návrhy, které byly od starostů ze Šumavy, nahrány kdysi v systému? Hrozilo, že je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj neprojedná. A výbor měl zasedat až večer po Sněmovně. Proto byly dány do systému, tak abychom se tady na plénu o nich pobavili. Ale záměrem bylo to projednat na výboru. Proto jsme tento bod zařadili až sem na variabilní týden Sněmovny. To si uvědomte. To není pravda! Já jsem jednal se starosty ze Šumavy. Ti za mnou přišli a dodali mi pozměňovací návrh, který byl třeba komplexní, říkejme tomu jakkoliv. Já jsem si ho osvojil, tak aby byl hlasovatelný, protože jinak by se o něm nedalo hlasovat ani diskutovat.

A našli jsme určitý kompromis. Tak to prostě bylo. Tak to, pane poslanče, už konečně pochopte. Děkuji. Chápat pouze mým prostřednictvím prosím. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.

K mým dvěma předřečníkům, panu poslanci Votavovi a Zahradníkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Vážení kolegové, já slovo investor a developer nepovažuji za nějaké pejorativní slovo nebo urážku. To jsou naprosto kompetentní, řeknu firmy, které se živí tím, že někde investují, že něco staví, že něco rozvíjejí, a jejich podnikání je naprosto legitimní. To, že možnost, že Šumava se bude rozvíjet právě pod taktovkou developerů, je také naprosto legitimní.

To je naprosto legitimní stanovisko. To nikoho přece nemůže urážet. Na druhé straně je druhé legitimní stanovisko, a to je stanovisko, které říká: chceme ochranu přírody, chceme ochranu divočiny. Chceme ochranu šumavské přírody, aby se rozvíjela tak, jak je. To jsou dvě naprosto legitimní stanoviska. A jestli říkám... pokud říkám, že to developeři prohráli, tak to nemyslím vůbec špatně. To přece není žádná urážka pro developery. Naprosto legitimní podnikatelská činnost. A já tady stojím na straně těch, kteří chtějí Šumavu zachovat v jejím přírodním, přirozeném rozvoji. Pokud někdo chce budovat rekreační oblasti, prosím. Ale samozřejmě budu stát na té druhé straně. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Po něm pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu vašim prostřednictvím oslovovat nikoho konkrétního. Všichni asi pochopí, o koho se jedná. Mě by zajímalo, kým je zlobbován, kým je placen. Protože někteří poslanci jsou údajně placeni některými developery, některými nátlakovými skupinami. Věc číslo dva. Tento dotyčný poslanec, by mě zajímalo, v kterém bydlí městě a zdali jsou tam např. prováděna protipovodňová opatření. Pokud ano, tak si myslím, že by to mělo být okamžitě zastaveno a zrušeno, protože přece voda je naprosto přírodní živel, který by měl jít tam, kam uzná on sám. A neměl by být regulován. Vždyť to je přece také příroda. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem se přihlásil proto, abych se pokusil debatu vrátit k věci, protože jsme většinu času, která nám byla určena, nakonec strávili faktickými poznámkami v zásadě k proceduře a k tomu, jak to údajně probíhalo v zákulisí. A musím říct, že proti tomu, jak to teď vypadá na plénu jednání, hádám v obou výborech, v zákulisí, se všemi dotčenými, ať to byly ekologické organizace, starostové a další, probíhala v naprostém klidu a velmi korektně. Rád bych odmítl poznámku pana poslance Kučery, že jde o lex Šumava. Nejde. Zmiňoval, že jde o moderní normu a já s tím souhlasím. A je to norma pro všechny národní parky. Nikoliv ředitel Správy národního parku Šumava. Je to skutečně zákon pro všechny národní parky. První kulatý stůl výboru pro životní prostředí se uskutečnil 4. února 2016. Trval asi šest hodin. Probírali jsme tam paragraf po paragrafu za účasti starostů ze Šumavy, ředitelů správ národních parků, řady poslanců, ekologických organizací i odborné veřejnosti.

Mezitím se uskutečnil podvýbor pana poslance Kučery, kde došlo k témuž.

Výbor pro veřejnou správu se zabýval zákonem dvakrát. Sice na hranici lhůty, která byla zákonu určena, ale po dohodě se zpravodajem jsme se myslím dopracovali k velmi kvalitnímu pozměňovacímu návrhu, se kterým můžeme nadále pracovat, stejně jako s pozměňujícím návrhem výboru pro životní prostředí. Vítám i některé návrhy, které se objevily v systému. Určitě se o nich ještě budeme bavit, byť už to asi nebude dnes. Tolik tedy podrobněji k rozpravě, která probíhala ve výborech, zejména ve výboru pro životní prostředí. Děkuji.